Takže v tomhle ohledu určitě budeme pokračovat a uvidíme.

Zeptám se pana poslance nechce dát doplňující dotaz, děkuji. Takže to byla další interpelace.

Paní poslankyně, máte slovo. Děkuji za slovo, paní předsedající. Vážení členové vlády, kolegyně, kolegové, já mám interpelaci, jak už tady zaznělo, na ministra vnitra pana Víta Rakušana a týká se problematiky digitalizace, komunikace s veřejnou správou, tedy mám na mysli to zřizování datových schránek. Úplně na začátku bych chtěla říct, že mám samozřejmě velkou radost, že digitalizace postupuje kupředu, to je jistě velký počin, ale zároveň si myslím, že to, jak bude úspěšná a splní svůj cíl, je do značné míry závislé na tom, jak se nám podaří tyto kroky vysvětlit veřejnosti, všem lidem, kterých se to týká. A já si dokonce myslím, že to nebude úplně lehký úkol, když si vezmeme, že jsou to lidé napříč různými věkovými kategoriemi, a také někteří z nich třeba mají skoro žádné nebo velmi malé zkušenosti s informačními technologiemi. A tak bych se chtěla zeptat pana ministra vnitra, zda na toto Ministerstvo vnitra pamatuje, jestli má připravenou nějakou masivnější informační kampaň, případně kdy se spustí a jak bude vypadat. To je první otázka. A druhá otázka ještě, zda bude kromě případné informační kampaně nějaká další podpora tady mám na mysli podporu pro odpovědi na dotazy či případně další pomoc se zřízením a užíváním datové schránky. Děkuji, paní poslankyně, za přednesení interpelace a dodržení času. Máte slovo. Děkuji za slovo. Vážená paní poslankyně, kolegyně, kolegové, tohle téma je zásadní, je to pravda a úplně jednoduché to nebude.

Jedná se o OSVČ, nepodnikající právnické subjekty, fyzické osoby, které mají elektronickou identitu, a těch všech se týká zřízení datové schránky.

V plánu jsou konference, semináře. Samozřejmě si uvědomujeme i komunikační rizika, která tady vyplývají, je připravena i část v rámci té strategické kampaně, takzvané krizové komunikace, kdyby všechna tato opatření neměla dostatečný efekt. A samozřejmě je potřeba si uvědomit, že mnoho občanů s tímto prvkem digitalizace zatím nemělo osobní zkušenost. Počítá se také ze zapojením dalších úřadů a samospráv, které budeme žádat i o pomoc v rámci celé kampaně. Oni jsou součástí té strategie a samozřejmě my naopak jsme zase ochotni třeba jednotlivým zaměstnavatelským komorám poskytovat také blízkou součinnost.

Úplně jednoduché to nebude, ale myslím si, že nakonec občané i živnostníci finálně ocení, až se zbaví prvotního strachu, že je to velmi užitečná záležitost, protože kdo z nás datové schránky používá, ví, že ten život, pokud jim člověk jenom trochu porozumí, mohou výrazně zjednodušit. Zeptám se paní poslankyně, zda chce dát doplňující dotaz? Nyní jsme u další interpelace a já poprosím, aby přišel k řečnickému pultu pan poslanec Jan Berki a přednesl interpelaci na pana ministra školství. Pane poslanče, máte slovo. Děkuji, paní místopředsedkyně. Ale já jsem vlastně velmi rád, že se tolik pozornosti věnuje právě naší vzdělávací soustavě. Můj dotaz na pana ministra zůstane v ranku právě energetické krize.

Zajímá mě právě váš postoj nebo případně kroky, které v této souvislosti chystáte, a to ještě především v souvislosti se zajištěním výuky ve specifických předmětech, kde je třeba pohybová aktivita nebo laboratorní činnosti.

Pane ministře, máte slovo.

To řešení samozřejmě je za prvé v tom, že zabezpečíme i vysokým školám dostupné energie a poskytneme jim k tomu prostředky, a to je úkol, který není jenom na Ministerstvu školství, jakkoliv to diskutujeme.